Děkuji, pane ministře. Máme tady dva návrhy. Jako jako první bychom hlasovali o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Zazněl tady tedy vícekrát. A dále máme druhý návrh, který navrhuje zamítnout předložený návrh. Ano, žádost o odhlášení.

Takže znovu přečtu, o čem budeme hlasovat.

Návrh na vrácení byl zamítnut.

Přistoupíme k hlasování. Víme, o čem budeme hlasovat. Já zahajuji hlasování.

Návrh na zamítnutí byl zamítnut. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve tedy rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nicméně tady bych rád poznamenal, že mám tady poznámku, že paní poslankyně Kateřina Valachová navrhla na 12. schůzi v rozpravě přikázat také výboru pro sociální politiku a ještě dalšímu výboru, a to výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. To znamená, pakliže má následně někdo nějaký další návrh, tak tyto návrhy již tady padly. Já se potom zeptám ještě jednou. Pojďme tedy nejprve hlasovat o tom, aby byl předložený návrh přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru. Zahajuji hlasování.

Hlasování číslo 63. Návrh byl přijat.

Mám tady tedy návrh od paní poslankyně Valachové na další dva výbory.

Dovoluji si vás požádat ještě o zařazení do výboru pro zdravotnictví. A pane poslanče, máte slovo. Pan poslanec Kaňkovský mi to sebral, chtěl jsem také doporučit zdravotnictví. Takže tam bych to chtěl řešit. A výbor pro obranu. Takže budeme celkově hlasovat o čtyřech návrzích.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Návrh tedy nebude přikázán do výboru pro sociální politiku. Dalším návrhem, o kterém budeme hlasovat, je návrh na přikázání návrhu do výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Zahájím hlasování teď. Kdo je pro přikázání do výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj?

Návrh byl zamítnut. Takže návrh nebude přikázán ani do výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Přistoupíme tedy k návrhu pana poslance Kaňkovského a pana poslance Lipavského, kteří navrhli, aby byl návrh přikázán do zdravotního výboru.

Návrh na přikázání do zdravotního výboru byl zamítnut. A budeme hlasovat o posledním návrhu ohledně přikázání do výboru. Zahajuji hlasování teď.

Návrh na přikázání do výboru pro obranu byl zamítnut. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání pouze ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru. Tím tedy pro tuto chvíli projednávání končíme. Mám tady...

Vážené kolegyně, vážení kolegové, možná pozdě brečet nad rozlitým mlékem, ale přijde mi paradoxní, když ne tedy garanční výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, že tedy Sněmovna tuto legislativu, která se týká státní služby, nepošle do výboru, který primárně tu veřejnou službu a státní službu má na starost. Tak já jsem se jenom chtěl podivit, kde je tedy logika projednávání na výborech. Tak asi jsem se spletl. Prosím. Pane předsedo Bartoši prostřednictvím pana předsedajícího, nedivte se, tady se není přeci čemu divit.

Těch, kteří se nehodí hnutí ANO do krámu. Není se čemu divit!